Zahajuji hlasování o tomto návrhu na vyřazení tohoto bodu.

Kdo je proti? Byl jsem tady upozorněn přece jenom paní poslankyně navrhla, že to chce vyřadit ze čtvrtka. Byl jsem upozorněn legislativou, jestli se tím myslí i vyřazení z celého pořadu schůze. Patrně tak to myslela. Prosím, budeme brát toto hlasování jako vyřazení z celého programu schůze. Má někdo proti tomuto postupu námitku? Nemá, děkuji.

Zahajuji hlasování o návrhu pana předsedy Černocha. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze.